Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, na základě jednání s předsedy všech poslaneckých klubů této Poslanecké sněmovny i na základě projednání grémia, si dovoluji dát návrh na úpravu pořadu schůze. Jsou to ty části, kde nedošlo ke shodě v rámci grémia a které prosím, aby byly hlasovány tedy samostatně. Návrh se týká pořadu projednávaných bodů dnes, případně v následujících dnech, kdy bude 65. schůze Poslanecké sněmovny pokračovat.

Dále jako druhý bod po tomto prvním bodu, budeli načten, navrhuji projednání bodu 12 v programu této schůze, sněmovní tisk 378, vládní návrh novely ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky.

Opět prosím, aby nejprve bylo hlasováno o zařazení tohoto bodu na program schůze, pokud Sněmovna se usnese, že je tento bod zařazen, tak prosím, aby byl zařazen do tohoto pořadí, tedy jako bod čtvrtý. Jedná se o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, sněmovní tisk 441.

Tedy opět prosím, aby bylo nejprve rozhodnuto o zařazení na program a posléze do toho pořadu, tedy po tom jednom bodu z bloku Smlouvy první čtení. Následně prosím, abychom zařadili rozhodnutím Sněmovny body z bloku Zprávy.

Toto pořadí prosím platí jak pro schůzi v dnešní den, tak pro dny následující, reálně tedy pro čtvrtek 15. června, kdy zde už bylo z grémia načteno pořadí po písemných interpelacích, jsou tam čtyři body, čili tam, kde bychom neprojednali ty body dnes, pokračovali bychom tedy dle všeho ve čtvrtek po těch čtyřech pevně z grémia načtených bodech, budouli takto Sněmovnou samozřejmě schváleny. Děkuji za pozornost i za podporu. Ano, děkuji.

Paní předsedkyně má... Dobrá, tak tedy budeme i nadále postupovat...

Týká se to dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti.

A nyní zde mám dalšího přihlášeného na změnu programu schůze, a tím je pan předseda Okamura. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem SPD navrhnout dva mimořádné body na dnešní program schůze Poslanecké sněmovny.

Já vím, že na to má být mimořádná schůze, ale já myslím, že to nesnese odkladu, protože musím říci, že Evropská unie, jak víme, tak nám za podpory a plného souhlasu Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů... Kolegové, kolegyně, prosím, přesuňte své rozhovory, poněkud hlasité, do předsálí. Děkuji vám.

Můžu poprosit jenom o sjednání klidu, paní místopředsedkyně? Kolegové, kolegyně, nechci jmenovat a poprosím vás, abyste se utišili. Pane poslanče, prosím.

Děkuji.